Ministerstvo financí se na rozpočtovém výboru obhajobě tohoto návrhu věnovalo mimořádně pečlivě na několika stranách. Bohužel musím říct, že všechny tyto argumenty jsou liché. Nechci zdržovat jejich podrobným vyvracením. Odkazuji na odbornou literaturu, která už v této věci vychází a která vyvrací velmi přesvědčivě všechny zástupné argumenty Ministerstva financí. Řeknu jenom ten hlavní.

Nicméně v návrhu zákona samém je popsáno, a zákon to předpokládá, že zálohy budou vypláceny až v rámci kontrolní činnosti, kde žádná lhůta uvedena není. To znamená, že v rámci vyhledávací činnosti se ta částka zálohy nestanovuje. Argument Ministerstva financí je tady zcela lichý.

Těch 15 dní bude velmi drahých pro každého živnostníka, pro každého středního podnikatele.

Ale je tomu skutečně tak. Předkládám tedy jediný pozměňovací návrh, o jehož podporu prosím. Samozřejmě podpořím celou řadu i jiných. Předložím ho v podrobné rozpravě.

Je mi úplně jedno, zda projde můj pozměňovací návrh, nebo jiný na stejné téma.

Děkuji za pozornost.

Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, na začátek bych chtěl říci, že jsem rád, že již vládní návrh obsahuje můj dříve předkládaný návrh na prodloužení lhůty pro elektronicky podávané daňové přiznání, což má pozitivně motivovat občany k využívání digitální komunikace se státem.

Rodné číslo je jeden z nejcitlivějších osobních údajů, lze ho zneužít například při sjednávání úvěru a podobně.

Teoreticky tak může i nadále pokračovat s praxí vydávání rodných čísel, ale už to alespoň nebude jasně definováno v zákoně.

O komplexním řešení se hovoří již více jak deset let a nedávno byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona, který komplexní řešení nahrazení rodných čísel opět odkládá. Argument ministerstva ohledně dobrovolnosti rozhodnutí můžeme otestovat například zde ve Sněmovně. Schválně.

Děkuji za pozornost.

Vládní návrh zákona, kterým se mění daňový řád, směřuje k několika změnám v oblasti lhůty u daňového odpočtu při neoznámení vyměření nebo doměření, které jsou všechny vždy na úkor daňových subjektů, aniž by k tomu byly legitimní důvody nebo aniž by byly změny uvedené ve vládním návrhu zákona přiměřené, vhodné a nezbytné. Jde tady zejména o oblast úroků hrazených správcem daně v souvislosti s jeho neoprávněným jednáním. Stát prostřednictvím jednotlivých změn v uvedených oblastech snižuje prostor daňovému subjektu, zvláště v oblasti stanovení a vymáhání daní a v oblasti vrácení vratitelných přeplatků. Vládní návrh zákona nepřiměřeně upřednostňuje správce daně, aniž by zohlednil a správně poměřil důvody svědčící ve prospěch daňového subjektu.

Bez většího odůvodnění je ve vládním návrhu zákona zcela vypuštěn úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě neoprávněného vymáhání, když právě neoprávněné vymáhání patří do oblastí, které nejcitlivěji daňové subjekty negativně zasáhnou. Nemají pak mnoho možností, jak negativní následky takového neoprávněného jednání správce daně zvrátit, či alespoň zmírnit. A tak se ukazuje jako vhodné zachovat zvláštní vyšší sazbu úroku z neoprávněného jednání správce daně v případě vymáhání. Obdobnou výši by pak měl mít úrok z nesprávně stanovené daně uhrazené na základě nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu, protože v negativních důsledcích se takové neoprávněné jednání správce daně, zejména nezákonný nebo nicotný zajišťovací příkaz, začasté podobá svou citelností a závažností pro daňové subjekty neoprávněnému vymáhání.